Nicméně zneužívání by mělo být řešeno nejenom tady tímto systémem poukázek, a já k tomu ještě dál řeknu, ale především kontrolou a případně sankcemi, pokud to zneužívání je prokázáno.

A tady připomínám to, co už zde také bylo řečeno, že skutečně neexistuje síť prodejen, že ti lidé někteří se vůbec nemohou dostat k tomu, aby ty poukázky použili, anebo to mají vzdálené, takže mají další náklady s tím spojené. A to nemluvíme o tom překupování, což znamená, že těm lidem ještě z toho mála, co mají jako celou tu dávku, tu výši, že jim vlastně ubíráme tím, že jim dáme poukázky, a oni to přeprodávají, protože se třeba nedostanou do té příslušné prodejny, kde by mohli poukázky uplatnit.

Skutečně, věřte tomu. Ty ženy s tím prostě mají problém. Nehledě k tomu, že těch prodejen je skutečně omezená síť. A to určitě nebylo cílem ani těch, kteří to navrhovali, a nebylo to cílem zavádění tady tohoto systému.

Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Maxová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já opravdu jenom v krátkosti.

Takže toto možná bude ten případ zvláštního zřetele, který vlastně komplikuje život, byť by ty rodiny, které využívají služeb azylových domů, chtěly platit. A musím říci, že si úplně nemyslím, že tato novela, která je, zamezí zneužívání dávek. Ale budeme muset samozřejmě nějakým způsobem na to reagovat z hlediska úřadu práce, protože český člověk je vynalézavý. Už tímto krokem jsme v dobré víře chtěli zamezit zneužívání poukázek, ale bohužel se nám to nepodařilo, protože lidé, kteří dostávají poukázky, prostě je občas přeprodají, protože chtějí ten alkohol a ty cigarety.

Takže buďme opravdu v tomto projednávání více opatrní, než jsme byli při té novele v minulém funkčním období. Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kaňkovský. Prosím, pane poslanče.

Ale celá řada lidí v tíživé finanční situaci nebo vůbec v tíživé životní situaci prioritně potřebuje pokrýt své potřeby týkající se bydlení.

Děkuji. Budeme pokračovat v rozpravě.

Slovo má pan poslanec Sklenák, který je přihlášený do rozpravy, po něm vystoupí paní poslankyně Richterová. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já také podporuji, abychom projednávali oba dva tisky, a v podstatě lze souhlasit téměř se vším, co zde zaznělo, od první vystupující paní poslankyně Pastuchové až po posledního kolegu Kaňkovského. Snad jen s jedním tvrzením bych nesouhlasil a to je to, co říkal pan poslanec Bauer, že oni byli první, kteří upozornili na nedostatky stávající úpravy. Ti první, kdo na to totiž upozornili, byli sociální demokraté. A víte kdy? Totiž ono to tady tak paní předkladatelka neřekla úplně historii toho, jak byla tato právní úprava přijata. Tak kdo to nezná, tak možná si představil: to byl ten Sobotka, to byla ta Sobotkova vláda a my to teď musíme napravit, tak jako všechno musíme po něm napravit, tak to napravíme. Do Poslanecké sněmovny byl předložen vládní návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi a byl předložen pozměňovací návrh, který právě tady tento systém stravenek zavedl. Paní kolegyně Pastuchová. Tehdy paní kolegyně Pastuchová sbírala politické body, protože bojovala proti zneužívání sociálních dávek, a ministryně Marksová byla proti tomu. A sociální demokracie byla proti tomu. A argumentovala právě tím, co tady zaznívá dneska. Ale my jsme byli ti, kteří hájí ty nepřizpůsobivé, a ti, kdo to odhlasovali, byli ti, kteří bojují proti zneužívání sociálních dávek. A stejnou osobou. To je skutečně dokonalý marketing.

Ale také se k tomu přihlásit. Děkuji za pozornost. Děkuji.